Druhá věc. Myslím, že poslanec Seďa tady velmi dobře řekl to, že když se obracíme na Alianci v souvislosti s migrací, tak takhle ani my jako členové jsme nikdy neříkali, že má Aliance fungovat. A připomínám, to přece víte, že i Spojené státy americké nemají a armáda Spojených států není ta, která hlídá hranice Spojených států. Na to jsou zvláštní bezpečnostní sbory, v případě Spojených států velice masivní. Mají dokonce desetitisíce lidí, ale je to prostě úplně jiná složka. A je pravda, že se Aliance začala v některých věcech angažovat, ale prostě na to nebyla stavěna, ani my jsme nikdy nic takového po ní nechtěli.

Nemyslím si, že by tady byla zrovna vůli lidí o něčem takovém se bavit. A to není vůbec, že bych lidem upíral právo, ale zdá se mi, že ta doba tomu vůbec nenapovídá. Mně připadá, že Aliance má velice slušnou podporu v České republice a že lidé si uvědomují, že dneska jsme bezpečnostně svázáni se svými spojenci. A tahle věc mi připadá natolik jasná, že bych o referendu nemluvil! Já vám děkuji. A nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Grospič. Děkuji, pane místopředsedo.

Nicméně chtěl bych tady připomenout několik takových možná drobných reálií.

Severoatlantická aliance už daleko překročila svůj horizont, že by Česká republika se neměla účastnit těchto hrátek o přerozdělení a posílení své moci vlivu, ale naopak by měla jít trvalou cestou budování své neutrality a posilování míru.

Vzhledem k tomu, že není nikdo přihlášen, pane poslanče, můžete se přihlásit řádně, nebudete limitován dvěma minutami

Znamená to, že perspektiva toho, že bychom ještě někdy museli hasit na Balkánu vojenský konflikt svými vojenskými jednotkami, výrazně klesne. Ta linka protažení směrem dolů k Řecku znamená propojení stability a perspektivy i pro další země, dalšího vstupu do EU, a to už je právní prostředí, které jistě na Balkáně by členským státům a obyvatelstvu pomohlo. Takže vstup Černé Hory do Severoatlantické aliance míru na Balkánu pomůže. Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Prosím, pan poslanec Benešík. Máte slovo.

Proto budu hlasovat pro. Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Požádám kolegu Gazdíka, aby mě vystřídal, a promluvím. Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. O slovo se hlásí pan místopředseda Jan Bartošek. Prosím, pane místopředsedo. Děkuji. Nedá mi to, abych zde také nevystoupil. Jednak bych chtěl poděkovat panu ministrovi za to, jakým způsobem věcně a správně argumentuje. Pro mě tento bod spíš vypovídá o tom, co a kým je komunistická strana.

A není to pouze o tom, kam patříme a čeho jsme součástí na základě smlouvy, ale je to také otázka, kam chceme mentálně patřit. Jestli chceme mentálně a našimi svazky patřit na západ do demokratického prostředí, anebo na východ, kde se demokracie řeší tím, že se prostě obsadí Krym. Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud takový nikdo není, tak končím rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Nejprve vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 43, přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro 95, proti 16. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.